Děkuji panu poslanci Plzákovi.

Jenom na upřesnění panu ministrovi vaším prostřednictvím.

Ale to jsem nechtěl řešit. Chtěl jsem skutečně řešit, aby se udržovala pečlivě a já ten zákon velmi podporuji, velmi vítám, budu pro něj hlasovat jasná perspektiva jako základu kariéry v zahraniční službě kariérních diplomatů v tom, že ty politické nominace jsou výjimkou. A když jste zmínil ty Spojené státy, pane ministře, tam se dělají politické nominace za finanční příspěvky na kampaň. To jste měl na mysli?

Já už to nemůžu vydržet bavit se na téma, kde může a nemůže být politik. My tady vytváříme vlastně z celé té politické reprezentace, pokud si to neuvědomujete, stádo trochu lidí s nižší inteligencí pravděpodobně, takoví lidé, kdoví jestli umějí číst a psát, protože vlastně nikde nemůžou být. Politik nemůže být nikde. Musíme na to udělat brzdy, zákazy, maximálně jeden za deset let a podobně. To se týká jak tohohle příběhu, tak tisíce dalších příběhů. Když to budeme dělat dál, přátelé, nezíská tahle Sněmovna ani politické reprezentace příliš kreditu navíc. Myslel jsem si, že rozhodující je, jestli ten člověk něco umí, jestli je odborník na danou problematiku, v tomto případě jestli má nějaké zkušenosti a předtím třeba byl diplomatem, pak se stal politikem, nebo byl ministrem, umí cizí jazyky, vyzná se ve světě, umí politologii líp než kdokoli jiný.

To tady vlastně říkáte. Já tohle prostě nejsem ochoten připustit. Myslím si, že samozřejmě mohou být na to nějaká kritéria, pohledy, ať se prověří, jestli ten člověk opravdu je zkušeným člověkem, který něco umí.

Děkuju a omlouvám se.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Je to jenom otázka míry a nějakého nastavení.

Měla by to být kariérní služba. Měla by to být profesní služba. Takové, jak jsou v řadě evropských zemí nastaveny.

A je to škoda. A to se asi shodneme na tom, že to je špičkový diplomat. Měl by to být prostě vysoce odborný a politický servis. Prostě je to člověk, který má sloužit demokraticky zvolené vládě tak, aby prosazoval její zahraniční politiku v zahraničí. Jestli se mihl někdy v politice nebo se mihl někde v byznysu, to je vedlejší. Také děkuji.

Končím obecnou rozpravu. Ptám se pana ministra, jestli má zájem o případné závěrečné slovo. Po obecné rozpravě? Dobře, v podrobné. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci nejprve pan poslanec Martin Plíšek, připraví se paní poslankyně Chalánková.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Paní poslankyně Chalánková. Připraví se paní poslankyně Fischerová. Odůvodnila jsem ho v obecné rozpravě. Máte slovo.

Tolik tedy k tomuto pozměňovacímu návrhu. V tuto chvíli neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem. Nemá. Končím podrobnou rozpravu. A ptám se pana ministra, zda má zájem... Já jsem se právě ještě hlásil do podrobné.

Děkuji. Tak tedy v tuto chvíli končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda má ještě pan ministr zájem o závěrečné slovo, případně pan zpravodaj. Asi nemají. Tím pádem bychom přistoupili k hlasování o návrhu pana ministra, který navrhuje zkrácení lhůty pro třetí čtení, a to ze 14 dnů na 7 dnů.